Děkuji za slovo.

Ty návrhy jsou odůvodněny přímo v textu sněmovního dokumentu.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu sněmovní dokument 5018.

Konkrétní zdůvodnění odkazuji na to, co jsem přednesl v obecné rozpravě, a na písemné odůvodnění pozměňovacího návrhu.

Prosím, pane místopředsedo. Tak děkuji za slovo. Jsem tu opět.

Jak jsem říkal, nejsem původním autorem.

K tomu původnímu návrhu bylo několik výtek ze strany vlády.

Takže já bych zde chtěl nabídnout formulaci, že třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit nejdříve 48 hodin po skončení čtení druhého, a to pouze za podmínky, že Sněmovna ukončila projednávání státního závěrečného účtu za rozpočtový rok předcházející roku, který předchází roku, na který se rozpočet schvaluje. Nevím, jestli je ta formulace srozumitelnější, ale rozhodně formálně správnější, takže si ji dovolím takto nabídnout. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, rád bych se přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument pod číslem 5373.

V detailech odůvodnění odkazuji na písemnou formu návrhu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže jde o sněmovní tisk pod číslem 5739.

To základní znění je jednoduché: Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že doposud neexistuje obecné zákonné řešení, které by stanovilo ozdravné postupy pro extrémně zadlužené obce, a vyzývá vládu, aby skrze spolupráci Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti připravila a předložila návrh schůdného řešení pro předlužené obce do konce roku 2020. A velmi důležitá je teď v situaci, kdy skrz krizi hrozí, že těch předlužených obcí přibude. Já jsem původně navrhoval pozměňovací návrh, po velmi negativní, ale korektní jak už jsme si vyjasňovali tady s paní ministryní reakci Ministerstva financí jsem nakonec nepodal ten návrh, podávám jenom doprovodné usnesení, abych upozornil dvě příslušná ministerstva, že tento problém je potřeba řešit a dohodnout se na řešení. Ministerstvo financí o tom má nějakou představu, ale Ministerstvo spravedlnosti má jinou, takže je potřeba najít tu shodu. Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5488.

Podle nás není vhodné ten informační systém rušit bez náhrady.

Z tohoto důvodu navrhujeme prozatím to DotInfo zachovat.

Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5489.

My nejsme přesvědčeni o tom, že ta cesta, kterou zvolilo Ministerstvo financí, přestože respektujeme to, že je ten problém relevantní, tak si myslíme, že ta jejich cesta není vhodná. Je to podrobně odůvodněno v tom pozměňovacím návrhu. Navrhuji vypustit tu část této novely.

To znamená, navrhujeme vyndat z tohoto návrhu změny v oblasti státní služby. Opět to snižuje kontrolu vlády v oblasti systematizace míst.

Myslím si, že je to velmi důležitá věc, a máme za to, že je namístě na ní zapracovat. Takže snažíme se zlepšit předvídatelnost státního rozpočtu a robustnost toho rozpočtového systému.

Ten řeší otázku, že dnes rozpočtová opatření vlastně se dělají do deseti procent, ale není tam žádný horní limit. My navrhujeme, aby tam byl jak ten... zachovat samozřejmě ten limit deset procent, ale současně dát limit miliardu, aby rozpočtový výbor projednával rozpočtová opatření, která přesahují miliardu. Děkuji za pozornost. Ještě jsem to stihl, abychom to mohli dnes doprojednat. Já tedy končím podrobnou rozpravu.